Vážené kolegyně, vážení kolegové, taky chci reagovat zde na pana ministra zahraničí Zaorálka, který jasně odpověděl na tu danou otázku, že mise NATO je pouze monitorovací a že největším ochráncem Evropské unie před imigrací je vítr na moři. Takže to si myslím, že je jasná odpověď. Já bych se chtěl ale zeptat na to, jaká je koncepce českého ministra zahraničí, aby ochránil českou zem a české občany. Je třeba konečně, pane ministře, začít říkat pravdu. Před rokem jste tady říkali, že žádná imigrační krize neexistuje, vítali jste imigranty do továren, říkali jste, že to bude pro nás multikulturní obohacení. Chci jasně říct, že imigrační krize nekončí, bude pokračovat a představuje zásadní riziko pro Českou republiku. Evropská unie žádné řešení nemá a žádné neexistuje. Imigrační invazi je třeba zastavit. Pokud vláda nemá odvahu k takovému rozhodnutí, ať podá demisi. Příchod tisíců nelegálních islámských imigrantů vytvoří neřešitelnou bezpečnostní situaci. Ty lidi je třeba zastavit na hranicích a poslat zpátky. Navrhuji následující usnesení Poslanecké sněmovny: Žádáme vládu České republiky, aby připravila konkrétní opatření k uzavření hranic České republiky před pronikáním nelegálních imigrantů. Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi.

Nyní paní poslankyně Jana Lorencová k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A další věc, kterou považuji za bohužel v té technické poznámce toho moc neřeknu ale kterou považuji za dosti zásadní.

Oni měli namířeno Švédsko, Německo a tak dál, ale tam nikdy nedorazili. Takže kde jsou? Víme vůbec, máme přehled alespoň zčásti, přehled o tom, kde se tito lidé pohybují?

Ono nám to totiž všechno dojde. Obávám se, že to nebude včas. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Škoda, že pan ministr odešel. On nám tady zase padesát minut, nebo jak bůhví dlouho, mluvil a možná by bylo dobré, kdyby vláda, když nás tady tak ráda peskuje za to, že opozice poměrně dlouho mluví, byla schopna svého ministra omezit na pět minut. Protože tu podstatu by nám byl schopen říct za pět minut, zbytek bylo plácání, nebo mlácení prázdné slámy. Prostě v podstatě neřekl nic, vůbec nic, co chce česká vláda dělat, respektive obhajuje to, co tady dneska dělá.

Prostě nejsme schopni řešit uprchlickou krizi a pan ministr zahraničí jasně prokázal, že není mužem na svém místě. Pane ministře, prostě styďte se, to, co tady předvádíte. Padesát minut jste tady mluvil o ničem a mohli jsme to tady nějakým způsobem rozebrat, kdežto jsme jenom poslouchali, kde jste všude byl, co jste všechno viděl, ale neřekl jste vůbec nic, jak něco budete řešit. Nyní pan poslanec Foldyna, také k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Je škoda, že pan kolega ministr Zaorálek odešel. Já jsem chtěl mluvit hlavně k němu. Protože si myslím, že nemáme velké výtky k tomu, co dělá česká vláda, nebo co by nedělala česká vláda v rámci České republiky.

Nicméně to je jenom poznámka.

Pane ministře, chtěl jsem vám dát spolu se svými kolegy mandát, abyste v rámci té zahraniční politiky pracoval na tom, aby nás to NATO, ve kterém jsme členy, aby nás ta Evropská unie ochránila, aby sem nevracela, aby ty uprchlíky sem nevozila.

Já nemám strach teď o Českou republiku a nevytýkám vládě to, jak se chová v rámci současné situace v České republice, za to má ode mě jedničku, ale v zahraniční politice buďme důslednější. Děkuju.

Mě taky mrzí velmi, že pan ministr Zaorálek opustil tohleto jednání, tuhletu zprávu. Protože invektiva a napadání toho, že opozice je ta, která brání tomu, aby se to všechno řešilo, mi přijdou absolutně nemístné, nemístné, a pan kolega Ondráček to tady řekl je to impotentní politika, nic víc.

Tak proč nechráníme své hranice, proč nechráníme své hranice my sami? A říkat, že vláda dělá vše pro to, aby se ta situace řešila není to pravda. Není to pravda, protože Úsvit byl a je jediná strana, která tady opravdu reálně navrhovala zákony a navrhuje zákony. Ať už je to zákon o tom, aby se azylová řízení právě vedla mimo Evropu, mimo schengenský prostor a dostávali se sem pouze lidé, kteří na ten azyl mají nárok. Pan kolega Foldyna to tady také zmínil. Přicházejí sem lidé, kteří si neváží naší pomoci, kteří opovrhují naší pomocí. Není to správně. Jestliže Evropa na něco dojede, tak je to na to, že se neustále budeme točit na tom, že si budeme povídat o tom, že my musíme pomáhat. Nemusíme pomáhat, ti lidé si toho neváží. Stačí se podívat do Jihlavy, stačí se podívat na balíčky, které odhazují, balíčky s pomocí. Proto v tomto směru si myslím, že to padesátiminutové vystoupení pana ministra Zaorálka bylo opět o ničem. A poslední informace. Veřejnost není klidná. Pane ministře, běžte se podívat ven. Veřejnost není klidná. Obhajujete Turecko, nebo obhajujete Českou republiku? Děkuji, a jenom... Jestli mohu navrhnout přerušení téhle schůze, protože tady není nikdo, kdo by nám relevantně odpovídal, a myslím si, že teď už to pozbývá jakékoliv ceny. A v případě, že chcete přerušit schůzi, musíte navrhnout také, dokdy ji chcete přerušit. Navrhuji procedurální návrh, přerušení této schůze, protože zde není ani premiér ani ministr zahraničních věcí Sobotka ani ministr Chovanec.